Měli jsme v minulosti řadu afér, kdy kontrolní orgány, a nemyslím tím teď Státní veterinární správu, i když i tam se občas chybuje, stejně jako se občas chybuje ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci, chybovat je lidské, kdo nic nedělá, nic nezkazí, a přestože si myslím, že naši veterináři nebo naše Státní veterinární správa i Státní zemědělská a potravinářská inspekce je velmi profesionální, pak není možné a bylo by hloupé vylučovat, že se nejsou schopni dopustit jakékoliv chyby, ale pak to ve svém důsledku bude znamenat možné likvidace některých přímo řeknu dodavatelských subjektů apod. a teprve zpětně po čase zjistit, že tedy někdo byl odstaven z trhu nějakými vysokými sankcemi chybou někoho konkrétního apod.

Trh si cestu nějakou najde.

Jestli máme představu, kolika smluv se to vlastně týká. Jestli to bude jenom na udání, nebo jestli to bude mít nějaký systém.

Myslím si, že nás za to brzy naši zákazníci zejména, protože ono se to sice bude týkat desítek tisíc podnikatelských subjektů, možná stovek tisíc, ale v každém případě desítek, ale ve finále za to Poslaneckou sněmovnu nepochválí zákazníci, protože jim prodejci, dodavatelé a odběratelé budou říkat, kdo za to může.

Možná je to úmysl, možná si to předkladatelé zákona opravdu přejí proč bychom tady měli mít některé malé a střední subjekty v oblasti potravin či prodeje zemědělských projektů, je potřeba jim hodit vidle do jejich podnikání, vždyť on už to někdo prostřednictvím velkých firem zařídí. Já si to nepřeji. Ti z vás, kteří za to zvednete ruku, tím v podstatě říkáte, že to je ta správná cesta. Děkuji panu poslanci Bendlovi za jeho příspěvek do obecné rozpravy a nyní prosím pana poslance Michala Kučeru, řádně přihlášeného do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, to, jak významná je to novela, jak důležitá je to novela, vidíme na vládních lavicích za mnou. Tuto novelu dnes předkládá ministr dopravy. Podotýkám, že novela se jmenuje novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Souvislost s Ministerstvem dopravy moc nevidím, nicméně patrně mi některé věci unikly. Nevím, proč na místě ministra dopravy nesedí raději ministr zemědělství, který je tuším v tuto chvíli v bufetu. To, že zákon o významné tržní síle má diskriminační charakter, tady zaznělo už několikrát. Zatím nikdo neodpověděl na otázku, proč se tato novela vztahuje pouze na obchodníky.

To, že se odpovědí nedočekáme ve druhém čtení, tak to už je patrno z toho obsazení za mnou a ministr dopravy nám to skutečně neodpoví.

Přitom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže skutečně poukázal na tržní sílu velkých dodavatelů. Všichni víme, že v původním návrhu novely tržní síla dodavatele byla uvedena. Podle Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, aspoň toho původního návrhu, bylo žádoucí stanovit, že i dodavatel může nabýt významnou tržní sílu. Proč toto nakonec vypadlo a do Sněmovny doputovala tato okleštěná a diskriminační novela zákona, to skutečně vědí pouze koaliční poslanci, případně ani si nemyslím, že všichni, pouze možná někteří vládní činitelé. Chtěl bych říct naopak, že oproti původní novele se zpřísnila možnost postihovat řetězce tím, že pokuta už nemusí padnout za soustavné porušování zákona, ale může být pokutován i za jednotlivé přestupky. Já skutečně na otázku proč, která tady několikrát zazněla, umím odpovědět jenom sám sobě protože Agrofert. Proto vítám pozměňovací návrh, se kterým tady přišel můj kolega František Laudát, který se snaží vrátit rovnováhu do této jinak zbytečné a nadbytečné novely.

Významná tržní síla je takové postavení odběratele nebo dodavatele, v jehož důsledku si odběratel nebo dodavatel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči druhé smluvní straně v souvislosti s nákupem nebo prodejem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících. Já si myslím, že toto je to těžiště pozměňovacího návrhu, které se snaží zvrátit diskriminační charakter vládní novely zákona o významné tržní síle. To, že jsou výrobky, které jsou na trhu jedinečné nebo dominantní, díky kterým mají dodavatelé mimořádnou vyjednávací pozici, je snad všem jasné. Stejně tak jsou dodavatelé, kteří mají téměř monopolní postavení v daném regionu.